Děkuji. Děkuji.

Děkuji, pěkné odpoledne.

Jaká je přidaná hodnota přímo voleného starosty, kdyby to bylo v Praze, přímo voleného primátora. Například na tu krizi, která tam byla těch sedm měsíců. Můj kolega Pour mluvil o politikaření a o tom, aby to šlo rychleji, takže opět bych se chtěl zeptat, jaká by byla přidaná hodnota.

Protože to je faktická, tak tady nebudu rozvíjet nějaké teorie o tom, jestli v menších obcích má šanci uspět přímo volený starosta, ten, který je skutečně ten nejlepší, jak se říká, neprošel těmi politickými sekretariáty, anebo prostě jenom ten, kdo je nejznámější.

Přidaná hodnota toho zákona je, že v Praze paní primátorka Krnáčová už nebude zvolena, a za druhé ten, kdo bude zvolen na její místo, nebude muset uplácet většinu zastupitelů funkcemi s částkami nad sto tisíc korun měsíčně, aby se udržel ve funkci.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji. Já si stále ještě nemůžu zvyknout na ty faktické poznámky, protože člověk se vlastně dostane ke slovu už po poměrně dlouhé době a na některé věci už nebudu zpětně reagovat. Chtěl bych přesto říct tři věci, nebo ve třech postupech bych chtěl tři věci sdělit.

Mohu říci, že jsem v té věci vyzkoušel velmi mnoho postupů, tady v Poslanecké sněmovně jsem stál jako zástupce Jihomoravského kraje, který dva roky připravoval a potom tady přednesl zákon o celostátním referendu. Tento zákon jsem po projednání ve druhém čtení této Poslanecké sněmovny byl zastupitelstvem pověřen stáhnout, protože to, co se z něho stalo, znamenalo, že padly veškeré dohody, které jsme v rámci politických stran v rámci Jihomoravského kraje měli. Chci tady tuhle věc docela zdůraznit, protože jsem přesvědčen o tom, že nejde tento problém řešit samostatně, a já k tomu přiznávám, že jsem se pokoušel i o řadu dalších věcí později, ale že nikdy nebyl dostatek času a nenašel se dostatek času, aby se tyto věci řádně projednaly. Proto jsem přesvědčen, že musí přijít systémový přístup, a tam jsem poznal, že musí být zároveň projednávány tyto tři věci. Že musí být zároveň projednáván volební systém, celý, kompletní, tak jak tady už na něj padly některé narážky, současně s referendem a současně s přímou volbou jako takovou. Pokud nebudeme tyto tři věci projednávat současně, nedostaneme se potom k tomu, abychom tuto věc vyřešili. Další věc je postup. Ten postup z toho vyplývá pro mě, že je zapotřebí začít seminářem, tedy obráceně, než jak se tady mluví, tzn. začít tím seminářem, po semináři teprve se podívat na ty prováděcí předpisy, na změny zákonů, a teprve po tom to předložit, po závěru tohoto postupu, na ten ústavní zákon, a teprve potom komplexně, když tyto věci budeme mít, teprve potom je schvalovat. Ten důvod je prostý a jednoduchý, protože potom pozměňovací návrh obyčejného zákona může tak změnit ten ústavní zákon, resp. tu praktickou část ústavního zákona, že se k nějakému rozumnému fungování nedobereme, a potom je lepší zůstat u zastupitelské demokracie. Mohu říci, že co se týká Jihomoravského kraje, tak jsem právě debatu o přímé a zastupitelské demokracii vedl i s klubem ODS, se kterým jsme v tu dobu byli v koalici, a že jsme tady tuto debatu si vyříkávali, a právě proto byl potom ten důvod, že jsem jako hejtman Jihomoravského kraje ten zákon musel stáhnout z toho prostého důvodu, že tady doznal nepřiměřených změn.

Řekl jsem to dobře.

Já tedy právě proto bych byl rád, kdyby ta diskuse nějakým způsobem pokračovala, a proto bych rád využil ještě jednoho institutu, který je tady možný, a to vrátit tento zákon k přepracování. Ten důvod není o tom, abychom se tímto nezabývali, ale právě naopak, aby mohl být zvolen ten obrácený postup, tzn. postup začít tím seminářem a končit ústavním zákonem. Já se za to přimlouvám z toho důvodu, že si přeji, aby ke změně došlo, protože mám praktické zkušenosti, kdy by to mohlo pomoci, ale o těch nechci dnes mluvit. O těch chci začít mluvit na tom semináři a teprve potom tady v Poslanecké sněmovně, abychom si skutečně zvážili, že jsou situace, kdy je lepší a kdy je ve výhodnější pozici župan ze Slovenska, ze slovenského státu, proti hejtmanovi z České republiky, a právě, abychom tady tyto věci porovnali i na úrovni těch starostů, abychom zvážili, která metoda je lepší.